Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Mé vystoupení bude poměrně krátké. Chtěl jsem shrnout: Uzavřeli jsme dohodu, která řešila dvě věci.

Jak jistě všichni víte, na platy soudců jsou procentuálně, a to 90 %, navázány platy státních zástupců. Pokud neříkám úplně přesné číslo, tak prosím o toleranci. Těch ostatních ústavních činitelů jsou necelé čtyři stovky, jedná se o prezidenta, předsedu vlády, ministry, senátory, poslance, potom také členy kolegia NKÚ, členy velké rady a podobně. Pan předseda vlády tu dohodu rozbil, odmítl ji akceptovat, a od té doby jsme slyšeli smršť populistických návrhů.

Pan poslanec Mihola a pan poslanec Okamura ve svých pozměňovacích návrzích vůbec neřeší platy soudců a platy státních zástupců. Ne zvýšení o nula, ale nula. Nula korun českých.

Vládní koalice toto schválit může.

Někteří z nás tady mylně v úterý říkali: Drželi jsme dohodu, dokud to šlo. Ale ta dohoda se prověří hlasováním. Takže kdo dohodu držet chce, má šanci. Ještě čas toho, že ta dohoda neplatí, nenastal, kromě slovních proklamací. Takže my jsme připraveni dohodu dodržet, pokud se k ní v rámci hlasování vůbec dostaneme. To je samozřejmé.

Já tomu prostě nerozumím. V tom svém nadšení zapomněli na čtyři a půl tisíce lidí, kterým reálně hrozí nula korun českých od ledna, pokud podpoříte jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére, dovolte mi, abych se také krátce vyjádřil k zákonu o platech. Už nechci ani tak moc akcentovat jednotlivé varianty, ale spíš chci říct a zamyslet se nad tím, jak jsme se vlastně do této situace dostali. Dostali jsme se do té situace tak, že ten zákon v Poslanecké sněmovně ležel minimálně půl roku, možná víc než půl roku, a vládnoucí koalice nebyla schopna připravit systémový zákon, který by ty platy nějak řešil. Některé návrhy, které dnes budeme hlasovat v tomto zákonu, jsou ale také takové, že odkládají účinnost tohoto zákona například o rok. A já si nejsem úplně jist, že prostě za rok se stihne připravit systémový zákon pro platy ústavních činitelů. Je potřeba se nad tím důkladně zamyslet.

Je zde potřeba ty platy odvodit od zvyšování platů pracujících lidí v této zemi. Všech pracujících lidí, nejenom v nepodnikatelské, tedy v státní sféře, ale i v podnikatelské sféře, protože pokud bychom to... Pane předsedo, prosím... Kolegyně a kolegové, já vás žádám abyste se ztišili, nebo v případě, že máte něco důležitého k řešení, abyste šli do předsálí. Děkuji, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte.

Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Jestli dovolíte, jenom stručnou reakci na vystoupení pana kolegy Stanjury.

Ale myslím, že bychom je neměli strašit. Kdyby k tomu snad došlo, tak nepochybuji, že pan premiér splní svůj slib, že svolá v lednu již třetí mimořádnou schůzi k platům ústavních činitelů, a vládní koalice to určitě systémově opraví, jak má na svých mimořádných schůzích ve zvyku. Děkuji. Paní ministryně Válková. Máte slovo, paní ministryně. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové.

Ale myslím si, že pro pořádek je třeba říci i tyto věci nahlas, protože se zde používají velmi populistické argumenty.